Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 114/1.

Nyní žádám pana poslance Tomia Okamuru, aby uvedl tento návrh ústavního zákona. Já vás chápu, pane poslanče, ještě tedy požádám kolegy a kolegyně o klid a případně pana ministra s panem poslancem, aby diskusi přenesli na jiné místo, než je...